Evropa zchudne, lidé zchudnou a nebudeme mít dost peněz na ta adaptační opatření, například zadržení vody v krajině. A to jsou ta opatření, která máme v ruce, kdežto bohužel ta opatření na zásadní omezení skleníkových plynů, ta v ruce zdaleka tolik nemáme. Takže ještě na závěr, vážený pane předsedající, bych chtěl poprosit o zařazení bodu, jak už jsem řekl, s názvem Informace vlády o řešení vysoké ceny emisní povolenky a poprosil bych o zařazení jako třetí bod v rámci tedy pevně zařazených bodů.

Nyní bych poprosil dalšího přihlášeného a to je pan poslanec Karel Tureček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně tehdejší vláda se nerozhodla si ty peníze ponechat a nechat to v rozpočtu pro jiné své účely, ale rozdělila to plošně všem občanům tehdy České a Slovenské Federativní Republiky.

Ono tomu tak bylo, protože ať se to líbilo, nebo nelíbilo, tehdy vláda zabezpečila prakticky cenově dostupné potraviny. Bylo to ale i ve spolupráci s velkou obětí všech zemědělců a potravinářů, kteří zhruba šest let na tom, že vyráběli pro Českou republiku cenově dostupné potraviny, tak tratili. Nicméně bylo to jakési partnerství mezi zemědělci a potravináři na jedné straně a na druhé straně vlády České republiky. Já o tom mluvím celkem podrobně z toho důvodu, že bohužel vláda České republiky, vláda Petra Fialy jako předsedy vlády, Ministerstvo zemědělství pod vedením pana Nekuly o toto partnerství v žádném případě nestojí.